Chtěl bych vám sdělit, kdo všechno se omlouvá z dnešního jednání. Já opravdu neslyším vlastního slova, a to mám celkem silný hlas.

Omlouvají se: pan poslanec Adam od 12 hodin pracovní důvody, pan poslanec Adamec do 10 hodin bez udání důvodu, pan poslanec Andrle Sylor do 14 hodin rodinné důvody, pan poslanec Fiala pracovní důvody, paní poslankyně Halíková pracovní důvody, pan poslanec Faltýnek osobní důvody, pan poslanec Havíř pracovní důvody, pan poslanec Pavel Holík pracovní důvody, pan poslanec Horáček osobní důvody, pan poslanec Kádner pracovní důvody, pan poslanec Klaška pracovní důvody, paní poslankyně Kovářová osobní důvody, pan poslanec Lobkowicz zahraniční cesta, paní poslankyně Lorencová zdravotní důvody, pan poslanec Novotný pracovní důvody, paní poslankyně Putnová od 12 hodin rodinné důvody, pan poslanec Rykala osobní důvody, pan poslanec Sedláček pracovní důvody, pan poslanec Schwarzenberg zahraniční cesta, pan poslanec Šincl zdravotní důvody, pan poslanec Šrámek do 9.30 hodin pracovní důvody, pan poslanec Toufar od 11 hodin pracovní důvody), pan poslanec Volný do 12 hodin zdravotní důvody, pan poslanec Vondrášek osobní důvody, pan poslanec Vyzula pracovní důvody a pan poslanec Zlatuška zahraniční cesta.

Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body a poté bychom projednávali další body dle schváleného pořadu schůze. Nicméně mám zde dvě přihlášky. První je pan poslanec Klučka a připraví se pan poslanec Šidlo. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Přeji všem dobrý den, členům vlády, kolegyním a kolegům.

Důvod je jednoduchý.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám dobré ráno. Dovolte mi, abych vás na základě včerejšího jednání hospodářského výboru požádal o drobné změny v pořadu.

A nyní mi dovolte ještě požádat na základě včerejšího jednání o změnu v pořadu zařazením nových dvou bodů, protože u tisku 201 došlo ke změně režimu projednávání, takže zařadit dva nové body do bloku druhých čtení druhé čtení tisku 201, zákon o dráhách, a zařazení třetího čtení do bloku třetích čtení tisku 201, také zákon o dráhách.

Děkuji za pozornost.

Jestli ještě mohu, pane předsedo. Já to samozřejmě podrobím hlasování, akorát ještě upozorňuji na jedno, že lhůta pro projednání tohoto tisku uplyne až 18. června a nebývá zvykem tyto tisky řadit předtím, než uplyne lhůta.

Vím, že takové zvyklosti jsou. Ale vzhledem k tomu, že včera už hospodářský výbor tento tisk projednal na svém zasedání, byl vlastně jediným výborem, který měl přikázán tento tisk k projednání, a myslím si, že v podstatě čekáme pouze a jenom na vypršení lhůty.

Děkuji za slovo. Nic proti návrhům, které zazněly.